Děkuji.

Přesně tak, přece peníze pro kraje a pro obce jsou peníze v konečném důsledku právě pro ty lidi, a vy děláte všechno pro to, abyste jim ty peníze sebrali.

Každý z vás si to může spočítat, jaké výpadky budou v obcích a jaké výpadky budou i v krajích.

Sdružení místních samospráv takovou kalkulačku připravilo, tak si to spočítejte, až se budete rozhodovat, co je dobré pro lidi a co pro lidi dobré není.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně.